To je přece podle nějakých jejích standardů, které má. Každý ten podnik je má úplně jinak.

Paní Pekarová Paní kolegyně, vaším prostřednictvím, pane předsedající, já to nevím. Mně se ta policie nesvěřuje s tím.

Nemám. A snad vás to nepřekvapí. To znamená, jasná odpověď na vaši otázku, já to nevím, paní kolegyně. Nevím to. Opravdu. Není to vyloučené, ale já to nevím. Znalecké posudky, jasně, to byl, myslím, dotaz i pana Elfmarka, jestli se nemýlím, pana poslance Elfmarka.

To jsme si objednali, to zaplatíme my, Ministerstva životního prostředí, a tam asi si myslím, že není problém, abychom něco takového zveřejnili. Pokud si to nevyžádá policie a řekne ne, dejte nám to také jako nějaký důkazní materiál. Pokud to nebude blokováno, tak vůbec nevím nebo nevidím asi žádný problém, abychom něco takového dali ven, protože to si objednalo Ministerstvo životního prostředí, nebo Agentura ochrany přírody krajiny, a bude to platit resort rybářům. Proč to trvá tak dlouho jako červená nit?

Tam prostě to teklo do té řeky, navíc to bylo nějak tenkrát zelenomodré zbarvení, takže to bylo celkem dobře detekováno odkud to jde, a proto to bylo prostě také kratší. Je tady, a myslím, že to opět několik z vás řeklo, vážení, a není to pravda. Není to pravda a prosím, neříkejte to. Vy tady říkáte, že Česká inspekce životního prostředí ten kyanid věděla už jednadvacátého. Teď jsem to znovu ověřoval.

Je to dohledatelné v monitoringu.

To je prostě prokazatelné.

To se dává do certifikovaných autorizovaných laboratoři, které to vyhodnocují, a trvá jim to klidně dva dny. A víte proč? Protože ten důkaz pak musí obstát u soudu. Protože to skončí u soudu, to si myslím, že je jako jasné, ať už tak, či onak, ta kauza pravděpodobně pak skončí u soudu, ať už bude podle trestního zákoníku vyhodnocena, nebo podle vodního zákona, nebo...

To znamená, tohle je něco, co je hrozně důležité. A samozřejmě ten obviněný, obžalovaný využije všech možností jak zpochybnit důkazy.

Určitě dvacátého prvního to podezření ještě nebylo. Jestli ho někdo měl.

Ale o chlóru se začalo mluvit až daleko později, a věřte, že kdyby tu informaci měla inspekce nebo Hasičský záchranný sbor, tak by tam řešil už chlór v těch prvních dnech, ale ona tam nebyla ta informace.

Ale prosím, nechtějte ode mě, abych já tady komentoval nějaké hypotézy jakéhokoli vědce.

Já skutečně nevím, kdo koho vyšetřuje. Tak, už se blížím k závěru.

Uráží mě, že si to vůbec můžete myslet.

Prostě oni říkám, už podle trestního zákoníku jasně říkali ne, nepřejeme si, aby o tom kdokoliv hovořil.

Pak to potvrdila policie i státní zástupce. Z hlediska počtu vzorků, to už jsem snad odpověděl, opravdu všechny ty věci, já je ani nemám, nemám tu informaci, má je všechny policie, určitě stejně jako věci, které se týkají bentosu. Legislativní úpravy. Ano, podle mého názoru se jasně ukazuje, nebo tam i ukázalo, že havárie tohoto typu, takhle velká havárie, která potom vlastně spadne do kompetence podle vodního zákona vodoprávního úřadu konkrétního, a ten vodoprávní úřad, na jehož katastru to vzniklo, skutečně nemusí mít vždycky ty síly kapacitní ani odborné na to, aby to zvládl.